Tento návrh zákona o regulaci anonymního dárcovství je v Poslanecké sněmovně, co já jsem zde, sedm let.

Tedy možnost diskuse k tomuto návrhu zde byla. Byla zde možnost položena, byla zde položena možnost celé Poslanecké sněmovně, aby se tímto návrhem podrobně zabývala. Pokud jde o stanovisko vlády, které jsem tady komentovala již při druhém čtení tohoto zákona, nebudu ho dnes celé číst, ani jsem si ho již nebrala, protože ve stenoprotokolu je k dispozici a jsem přesvědčena, že jsem bod po bodu vysvětlila, v čem nesouhlasím s jednotlivými stanovisky vládního odmítavého stanoviska. Chtěla bych upozornit, že negativní stanovisko zcela jistě formulují především lékaři, kteří pracují na těchto klinikách. Je mi to jasné. A odborná debata může probíhat také na jiné úrovni. Uspořádala jsem také seminář, kde jste měli všichni pozvánku a mohli jste se tohoto semináře zúčastnit a do debaty se samozřejmě zapojit.

Na to bych chtěla upozornit, že by možná nebylo úplně od věci provést vůbec komplexní a hloubkovou analýzu úspěšnosti celé této oblasti umělého oplodnění a také kvalitních výsledků celého tohoto procesu, proti kterému my nevystupujeme, ale přinesli jsme pouze poslanecký návrh zákona, který reguluje určitou oblast, a má to svůj velký význam. Tento návrh v podstatě kopíruje legislativní cesty a postupy, které se objevují v řadě dalších zemí, které považujeme za civilizované.

Nicméně bych chtěla upozornit, že pokud dojde k poklesu těchto dárců, tak je potřeba si uvědomit, že zájemci o umělé oplodnění potom vyhledávají země, kde takto regulované toto dárcovství není, a proto se Česká republika dostává do situace zemí v podstatě spíše rozvojových, například typu Bangladéše, Indie, kde využívají bohatí lidé z bohatých zemí například tohoto dárcovství, ale využívají také například využití náhradních děloh. Na to bych chtěla upozornit. Nejedná se pouze o dárcovství spermií, ale především bych chtěla upozornit, že velmi rizikové je dárcovství vajíček, kde dívky v dobré víře věnují svá vajíčka a samy ohrožují jednak své vlastní zdraví i svou vlastní plodnost a na druhou stranu mohou být samy nakonec postiženy například svou vlastní neplodností. A finanční odměna, která se nazývá náhrada za újmu při darování, je velmi neodpovídající celému tomuto rizikovému procesu.

Celý zákon o specifických zdravotních službách je velmi eticky citlivý, jak bylo sděleno. Jde především o zákon lidskoprávní, protože jak jsem již zmínila, dítě má právo poznat své rodiče. V mnoha zemích k tomu přistupují různým způsobem, ať je to dodatkem matriky, ať je to například nějakým registrem dárců, který potom dítěti bude zpřístupněn v určitém věku, to se liší stát od státu, ve věku 14 až 18 let. Vrchní soud v Německu již přiznal ve svém judikátu, že dítě, které zjistilo, že je tímto způsobem počato, má právo poznat své biologické rodiče. To v žádném případě.

Je to velmi nepříjemné, že to musím takto říci, ale takto se právo na dítě formulovat skutečně nedá. Právo na dítě nepatří mezi základní lidská práva, při veškeré citlivosti a nešťastné situaci těch párů, které se nemohou svého dítěte dočkat. Naopak dítě, které má právo na své rodiče, to mezi základní lidská práva skutečně patří.

Takže se skutečně stáváme cílovou zemí pro ostatní země, které si již svou legislativu nějakým způsobem ošetřily.

Zde bych chtěla upozornit, že problémy s neplodností mnohdy vyplývají také z toho, že ženy odkládají mateřství z různých důvodů do věku, kdy již oplodnění přirozenou cestou není tak časté a možné.